V tento moment můžu říct, že odbory, ano, stojí a chtějí těch pět týdnů dovolené, protože cítí, že by se zvyklost, věc, která se stává běžnou součástí v řadě firem, mohla stát také předlohou zákonné úpravy.

Děkuji. Zbývá nám necelá půlminuta. Já ji využiji k tomu, abych vám řekl, že před námi jsou ještě faktické poznámky paní poslankyně Aulické Jírovcové, pana předsedy Stanjury, pana poslance Bláhy a pana poslance Pavla Juříčka. Pak vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Stanislav Grospič. Ale to se nestane nyní.